Včera a předevčírem, když nás pan premiér přesvědčoval, že bychom měli jakýmkoliv způsobem, rukama či nohama, umožnit schválení tohoto rozpočtu, tak jsem si mu dovolil připomenout, že má dva měsíce zpoždění. O tom rozpočtu se totiž nerozhoduje teď, o tom se zásadním způsobem rozhoduje v prvním čtení, když se schvalují ony příjmy a výdaje.

Říkali jsme i jak a byli jsme ochotni o nich diskutovat. Zrovna tak i v tomto případě jsme byli ochotni diskutovat a snažit se dohodnout o ukazatelích nového rozpočtu, kdyby tento rozpočet schválen nebyl, protože se s ním nic jiného dělat nedá.

Jeho příjmy jsou zcela mimo ekonomickou realitu. Opravdu mimo ekonomickou realitu, a to nemluvím ani o pravděpodobném záseku, který se Sněmovna chystá udělat v úterý z daňového balíčku. Ale i kdybych bral stávající legislativu, tak ty příjmy, které vycházejí ze zářijové prognózy, naprosto neodpovídají tomu, co nás čeká v příštím roce, a všichni to víme. Jenom když porovnáme listopadovou prognózu České národní banky s tou zářijovou prognózou, na které je postaven rozpočet, tak víme, že ty příjmy jsou v propadu minimálně o 40 miliard, spíše se domnívám, že o padesát.

Dobře víte, že jsme podporovali vládu v řadě programů, které podporují podnikatele, kteří jsou restriktivním způsobem zasaženi protiepidemickými opatřeními, ale to není ten hlavní problém státního rozpočtu. Hlavní problém státního rozpočtu jsou mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které rostou neuvěřitelným tempem a budou v tomhle rozpočtu přesahovat 80 % příjmů. To je neudržitelná rozpočtová politika, kterou tahle vláda bohužel dělá už řadu let.

Ano, dluh se snižoval poměrně vůči HDP díky dobrému hospodářskému růstu, ale aktivní kroky vlády ke snížení strukturálního deficitu nebo snížení dluhu nebyly žádné. Buď bylo to fiskální úsilí neutrální, nebo bylo negativní.

A kdykoliv to kdokoliv, jakýkoliv člověk říká, snižovali jsme dluh, tak prostě nemluví pravdu a já odkazuji na materiály Ministerstva financí, kde se to v každém roce můžeme dočíst, co pro to udělali.

Není možné něco takového podpořit a vzít za to zodpovědnost.

Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, víte, rozumím vyjádření pana předsedy Kalouska, který má jiný ekonomický názor, než má současná vláda.

Tak vy jste tady navrhli přesuny v řádu stamiliard korun, podpořili jste jenom ty programy, které se týkaly výdajů, a to ještě výdajů pouze těch, kteří jsou podnikatelé, zaměstnávají, ale podpora těch, kteří pracují za mzdu, ta tady byla minimální od vás v tom minulém období, po celý rok té pandemie.

To chcete vyčítat? Takové farizejství, něco tak odporného už jsem dlouho neslyšel! Protože řekněme si to úplně na rovinu, nikdo tady nebere jedinou korunu těm, kteří pracují s tou pandemií, která je celosvětová, zahrnuje opravdu výrazné snížení ekonomiky všech států Evropy, a dokonce téměř na celém světě. Říkám téměř, protože některé státy se s tím vypořádaly.

Vy si opravdu myslíte, že ti lidé jsou tak hloupí, že vám to uvěří? Že si nespočítají, že jedna a jedna jsou dvě? Já jsem to tady říkal při tom svém projevu, že je možné, že se to vrátí do kapitoly Ministerstva obrany, ale ne na nákup toho nebo onoho, ale na to, že ti vojáci budou muset sloužit za ty zdravotníky, ať už za lékaře, nebo za zdravotní sestry. Ale to se vám to krásně vykřikuje, když si myslíte, že jsou lidé hlupáci.

Není!

Co to tady vykládáte? Celou dobu roku 2020 jste tady jenom se snažili rozvrátit ten postup české společnosti k tomu, aby překonala tu krizi. Pokaždé, kdykoliv jsme tady hovořili o tom, jestli bude, nebo nebude nouzový stav, jste hovořili o tom, jako by nebylo důležité, jaká je ochrana zdraví občanů, jestli je cena života taková, že se musíme vzdát toho nebo onoho, té nebo oné možnosti jít do restaurace, nebo nejít do restaurace. A to nezpochybňuji ty ekonomické dopady právě na ty, kteří podnikají v tomto oboru. Ale tohle přeci není normální. Buď si tedy uvědomíme, v jaké jsme situaci, a když mluvíme o krizi, tak tu krizi bereme tak, že existuje nějaká hierarchie hodnot. A pro mě je opravdu život a zdraví občanů nejvyšší hodnota. Nejvyšší hodnota!